Já chápu, že se pan kolega Heger hlásí s faktickou poznámkou, a nemohu ji udělit, protože to jednací řád neumožňuje. Pane poslanče, nemáte slovo, prosím. Ne, ve sněmovně bude mluvit ten, kterému udělí předsedající slovo. Děkuji.

Ale já se zaměřím na jednu věc. Tím, že jsem původní profesí zdravotní sestra záchranář, logicky se ve výboru pro zdravotnictví zabývám situací zdravotních sester, resp. nelékařského zdravotnického personálu v České republice. Trápí mě jejich nedostatek, jejich pracovní podmínky, jejich ohodnocení, jejich kompetence a samozřejmě systém vzdělávání naší republiky, který já osobně nazývám chaosem.

Sama jsem už podnikla několik setkání, bylo jich celkem pět v krajích naší republiky. Výhrad z praxe existuje nepřeberné množství, což by se podle mého názoru mělo v této novele projevit.

Ještě předminulý pátek jsem s ní vedla velmi konstruktivní jednání, na kterém se ukázalo, že dokážeme najít společnou řeč a obě chceme situaci řešit ve prospěch právě nelékařských zdravotnických profesí. Nemohu vám udělit dál slovo, musíte...

Pan ministr má pět a dvě minuty. Takže jestli se vzdáte doplňující otázky, tak vám dovolím, abyste přečetla ty otázky, aby pan ministr měl na co odpovídat. Vzdám se jich, takže dávám otázku panu ministrovi. Dostaly se ke mně informace, že magistra Šmídová odešla kvůli tlakům v rámci resortu zdravotnictví.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já zkusím postupně odpovědět na otázky paní poslankyně. Nevím, co bylo důvodem rezignace paní hlavní sestry, koneckonců každý má právo práci, kterou zastává, ukončit v případě, že má pocit, že má jiné životní plány, takže jsem úplně neřešil důvody, které k tomu paní magistru Šmídovou vedly. Koneckonců ona je podřízená náměstka pro zdravotní péči pana profesora Vymazala z hnutí ANO.

Nicméně musím se s vámi shodnout v tom, že i já jsem byl poměrně překvapen a ne úplně spokojen s časovým postupem, jakým probíhalo předkládání zákona č. 96, protože tak jak jsem na ministerstvo nastoupil, byl jsem informován, že tato novela je připravena, nicméně že z hlediska nelékařských profesí panují poměrně zásadní rozdílné názory na to, jak ten systém má být upraven. My už jsme někdy na podzim loňského roku k tomuto tématu s kolegy náměstky i s paní magistrou Šmídovou měli poměrně obsáhlou diskusi, kde jsem měl pocit, že jsme dali poměrně jasné zadání, jakým směrem se to má ubírat. Přiznám se, že jsem úplně nebyl spokojen s tím, že jsem se dověděl opět tedy i v prvním kvartálu tohoto roku, že je zde stále plno neujasněných otázek a že se hledá konsenzus, a až se nalezne ten konsenzus, tak zákon bude předložen. Já mám prostě obavu, že ten úplný konsenzus se nenajde. Myslím si, že je třeba ten zákon předložit, a pokud tam jsou věci, které je třeba rozhodnout, tak po nějaké velmi seriózní diskusi tu záležitost rozhodneme. Dal jsem pokyn, aby novela, která je v podstatě hotová, nám byla předložena do 14 dnů na poradu vedení a potom aby už probíhala standardní legislativní procedura, vnitřní, vnější připomínkové řízení. Myslím si, že i ten termín, který byl stanoven v legislativním plánu vlády, to znamená předložení někdy v listopadu, je zbytečně dlouhý. Pro mě je ta záležitost prioritou, protože si myslím, že systém vzdělávání je nešťastně nastavený, že české zdravotnictví trápí nedostatek erudovaných sester a že by ta legislativní norma spíše měla pomáhat než škodit. Takže chci tady dát garanci, že to považuji za prioritu, že to urychlíme, a předložíme velmi rychle zákon k diskusi a budeme se snažit hledat i s členy Poslanecké sněmovny, kteří se tím zabývají, konsenzus tak, abychom pomohli českému zdravotnictví. Děkuji panu ministru Němečkovi a končím tuto interpelaci.

Vážený pane předsedající, dovolte mi nejprve k vám. Já jsem si vždycky velice vážil toho, jak řídíte objektivně a nestranně schůzi. Myslím, že jste to prokázal opakovaně, když jste dokázal usadit i poslance své strany. Myslím si, že jste teď v uplynulých minutách prokázal, že dneska jste asi unaven, vyčerpán a už na to nemáte. Já vás prosím, abyste se nechal vystřídat, neboť jste nezjednal pořádek, když tady ministr vlády urážel našeho kolegu. Já vás prosím, abyste se nechal vystřídat.

Já vás požádal ano, nebo ne. Dobře, já to respektuji. Takže moje interpelace běží, mám na to 50 vteřin.

Tento týden nebo příští týden? A druhá: Kolik to peněz bylo? Děkuji.

Takže jedná se o jednu společnost a to je firma ČEZ. Kde sedí celá koalice. Ti vaši politici.

Pokud Beneš otevře kasu, můžete ho vzít do pokladny. Zeptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující dotaz.

Je tam uvedena i firma Čepro nebo ČEPS. Prosím tedy o doplňující otázku: Kolik tyto firmy věnovaly společnosti MAFRA a kdy tyto peníze vrátíte?